Obávám se, že je tím ohrožena sama existence nových obcí, neboť může být problematické motivovat kohokoliv k výkonu zastupitelského mandátu v těchto nových obcích za takovýchhle finančních podmínek. A to vše s přihlédnutím k faktu, že výsledek vyjednávání o převodu státního majetku na nově vzniklou obec omlouvám se, ale v případě Jihočeského kraje je to Polná na Šumavě tak že toto vyjednávání skončilo jako jeden velký kompromis. Stát nechtěl dát nic ze zajímavého majetku, logicky, a přípravný výbor té které obce také logicky chtěl všechno.

A nadějné očekávání, že v rámci rozpočtového určení daní dostanou kolem deseti tisíc na jednoho obyvatele. Ve výdajové stránce po devíti garantovaných měsících Ministerstva obrany budou ale ležet nezaplacené faktury za údržbu místních komunikací, nemluvě o jejich potřebných opravách, budou tam účty za elektřinu za veřejné osvětlení, chod obecního úřadu, náklady na provozování vodohospodářské infrastruktury, v horším případě také faktury za řešení nějakých havarijních situací na nich a hlavně údržba bytového a nebytového fondu. Nedělejme si iluze, jak si všichni současní uživatelé bytů budou ochotni tyto byty odkoupit. Pokud ano, bude to za takovou cenu, z níž de facto obec nebude mít nic. A o tom, že nepřeháním, o tom svědčí mnoho příkladů z poměrně nedávné historie. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, znovu opakuji, že rozumím snaze předkladatelů zákona zbavit se nepotřebného majetku a jako hejtman kraje se raduji z toho, že neexpanzivním způsobem zvyšuji rozlohu svého kraje o 2 840 hektarů. Vyslovuji zde ale obavu, aby se odmítavým postojem státu ve věci určitého rozjezdového finančního balíčku pro nové samosprávy nevytvořilo předpolí pro nejrůznější spekulanty, kteří za finanční pomoc nebo za zajímavé majetkové přísliby přivedou obec de facto ke krachu. Kraje, a věřím, že i další kraje, kterých se to týká, jsou připraveny pomáhat novým obcím s administrativou, metodicky vést při nakládání s majetkem, hledisky hospodaření, při tvorbě rozpočtů v jiných záležitostech, ale není možné, není možné, aby se stát zbavil svého problému a ten šel k tíži jiných, zpravidla vyšších územně samosprávných celků. Myslím, že je načase tuto praxi opustit a vytvořit opravdu korektní vztahy mezi obcemi, kraji a státem. Děkuji za pozornost. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Zahradník, poté pan poslanec Jiří Pospíšil s řádnou přihláškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Jednání s armádou probíhalo poměrně nadějně do té doby, než získala poměrně mocného spojence ve všech možných organizacích zabývajících se ochranou přírody. Zase tady byl ten názor, který už tady dneska byl zmíněn, jako že pod tou armádní správou se té přírodě daří nejlépe, jak se jí může dařit. Dokonce tehdy jsem zaslechl takový názor, takový pojem armádní management ochrany přírody.

Myslím si, že když tedy sleduji tu debatu, která se tady odvíjí, a ta debata samozřejmě je meritorně směřovaná k problému vojenského újezdu Brdy, a budeme hlasovat, jak se to tedy rýsuje, to hlasování může být poměrně velmi vyrovnané. Nikdo z nás se nemůže vsadit, jak nakonec dopadne. Ale chtěl bych se přimluvit za to, ať dopadne hlasování o újezdu Brdy a jeho zrušení jakkoliv, nezavrhněme spolu s ním i myšlenku na revizi vojenských újezdů, které jsou dále součástí zákona. Podle mého názoru je ten materiál velmi dobře připravený. Je poměrně srozumitelný a myslím si, že i skýtá docela dobrý potenciál do budoucnosti pro správu krajů, pro správu území naší země. Myslím si, že naše armáda má vojenských prostorů nadbytek, a myšlenka zredukovat toto území je podle mého názoru principiálně správná.

Nyní pan poslanec Jiří Pospíšil, připraví se pan kolega Jan Volný. Děkuji pěkně. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se také do této debaty zapojil, a to nejen z titulu, že jsem poslanec za Plzeňský kraj, ale hlavně z toho důvodu, že jsem velmi pozorně sledoval jako poslanec, ale také jako člen vlády přípravu tohoto materiálu, který, jak už bylo řečeno, začal připravovat a v zásadě připravil pan ministr obrany Alexandr Vondra.

Chci se opravdu vyjádřit stručně pouze k tématu Brdy, protože u jednání, která již probíhají několik let, jsem často z pozice zastupitele a poslance i jako ministra byl, a musím říci, že návrh, který tady dneska leží před vámi, má moji plnou podporu. Je totiž zpracován zcela odborně, věcně, na základě několikaleté debaty mezi zástupci samospráv, odborníky na státní správu a na základě debaty mezi jednotlivými resorty, zvláště mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra. Zkrátka a dobře, já zde nevystupuji z titulu, že jsem z Plzeňského kraje, a proto hájím variantu vhodnou pro Plzeň, ale vystupuji z toho titulu, že varianta, která je zde navržena a která v uvozovkách zdánlivě vyhovuje Plzeňskému kraji, je podle mého názoru vhodná, protože chrání práva občanů České republiky, těch, kteří žijí na území okresu Rokycany, a dále hájí, řekněme, práva občanů, kteří žijí na části okresu Plzeňjih. Připadá mi logické a správné ve chvíli, kdy bude zrušen vojenský újezd Brdy, přiklonit se bez jakýchkoliv emocí a debat, kdo je ze středních Čech a kdo je z Plzeňského kraje, k takovému řešení, které nejlépe bude chránit zájmy a práva občanů Plzeňského kraje.